Byl dokonce i zájem přidat podpůrné usnesení.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. V této fázi otevřu obecnou rozpravu, kde zatím žádné přihlášky nemám.

A nová vládní koalice toto odhodlání projevila a to bude ta základní strategie.

Naprosto souhlasím s tím, že je třeba se věnovat vzdělanosti, aby odpovídala potřebám této ekonomiky, a samozřejmě také pokračování snižování administrativní zátěže. A chtěl bych přislíbit, že zpráva za rok 2013 bude daleko dříve než v listopadu. Děkuji, pane ministře. Do obecné rozpravy pan poslanec Votava má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. On už to vlastně pan ministr tady řekl, že zpráva za rok 2013 se bude projednávat dříve.

Dále do obecné rozpravy? Potom v podrobné rozpravě . Takže končím obecnou rozpravu, otevírám podrobnou a prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Dámy a pánové, velmi stručně.

Není tomu tak. Závěrečná slova? Končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo. Velmi krátce.

A rozhodně budu hlídat i termíny tak, abychom skutečně nepřišli vždycky s křížkem po funuse. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 118. Přihlášeno je 153, pro 138. Tento návrh byl přijat a já končím bod 66. Ještě vás seznámím s dalšími omluvami. Omlouvá se paní ministryně Marksová z dopoledního jednání.

A omlouvá se i pan poslanec Zahradníček z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů. To jsou omluvy.